Já jsem samozřejmě připraven v případě, že takovýto podnět dostanu ať už od kteréhokoliv poslance Poslanecké sněmovny, nebo od Sněmovny jako takové jednat se společností PKN Orlen, pokud jsou jakékoliv pochybnosti o plnění jejích investičních plánů, které se týkají maximálního zajištění bezpečnosti, a jsem samozřejmě připraven k takovému jednání přizvat i případně pana poslance Filipa, pokud by o účast na takovéto schůzce měl zájem. Děkuji. Já děkuji. Jsme v rozpravě, do které se samozřejmě hlásí místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, děkuji za doplnění odpovědi.

Prosím, máte slovo. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně. Vážené poslankyně, vážení poslanci, musím říci, že nemám v tuto chvíli podrobné informace, které požaduje pan poslanec Filip, především proto, že kontrolní pravomoci a postup, který on zmiňoval i v souvislosti s nedávnou havárií, ke které bohužel v Litvínově došlo, je decentralizován. Určité pravomoci má krajský úřad. Tam jde zejména o otázku, jak krajský úřad postupuje ve vztahu k vnitřnímu havarijnímu plánu, který byl předložen 1. července na krajský úřad, a samozřejmě jde také o informace, které má k dispozici Ministerstvo vnitra, resp. hasičský záchranný sbor. To, co já mohu učinit, je obrátit se neprodleně na Krajský úřad Ústeckého kraje, obrátit se neprodleně na Ministerstvo vnitra, popř. na Ministerstvo životního prostředí. Já si samozřejmě vezmu ze stena doplňující otázky, které zde položil pan poslanec Filip, a jsem připraven doplnit tuto informaci v písemné podobě a záleží už potom na panu poslanci Filipovi, zdali se rozhodne tyto informace poskytnout i všem poslankyním a poslancům Poslanecké sněmovny. Čili, ano, jsem připraven zjistit příslušné údaje a doplnit poklady, které jsem uvedl v písemné interpelaci. Děkuji.

Děkuji.

Takže nenavrhuji odmítnutí interpelace. Mně šlo o to doplnění, které tady pan premiér slíbil, a já mu zatím věřím, takže v tomto ohledu očekávám jeho písemnou odpověď bez usnesení Poslanecké sněmovny. Ano, děkuji. A vzhledem k tomu, že se již nikdo do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Děkuji. Nyní přistoupíme k další písemné interpelaci, na pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, který odpověděl na interpelaci pana poslance Vojtěcha Filipa ve věci privatizace státního podniku Mototechna České Budějovice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako tisk 603.

Prosím, máte slovo. Já vím, že je dnes pan ministr Pelikán omluven z důvodu zahraniční cesty.

Jeden vyšetřovatel řekl, že se žádný trestný čin nestal. Po tlaku na policii a státní zastupitelství, když nejvyšší státní zástupce vydal rozhodnutí, že je potřeba pokračovat v šetření u skončené věci, sdělil, že se trestný čin stal.

Ta doba uplyne v letošním roce, resp. v příštím roce podle smlouvy o privatizaci, to znamená, že jakmile ta 20letá lhůta propadne, trestný čin přestane být trestným, a proto tak úporně trvám na tom, aby pan ministr Pelikán změnil své stanovisko a donutil orgány činné v trestním řízení, aby to zjištění Policie ČR, toho druhého vyšetřovatele, vzali vážně, protože tam došlo k tomu, že stát přišel o půl miliardy korun.